Vy neslyšíte, co byste měli dělat.

Korunku.

Takže měli byste nakoupit plyn. Měli byste, ano, to je strategické, plyn je topení.

Tak zkuste to prodloužit těm lidem, aby nebyli ve stresu.

Ukrajina. Kolik stojí obilí dneska?

A je otázka samozřejmě, kde to skončí, jestli ty řetězce zase všechny přetlačí. Takže bylo by dobré, a my jsme připraveni vám poradit, jakým způsobem pomoci našim lidem.

Já tomu skutečně nerozumím.

Rozhodujeme.

A já vám za to děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dostáváme se ke třetímu čtení zákona o státním rozpočtu v bezprecedentní situaci, a to ze dvou důvodů.

Jistě že za to z velké části může současná krize, to nikdo nepopírá a vládě samozřejmě ani nevyčítá. Ale je tu celá řada oblastí, na které jsme upozorňovali mnohem dřív a které tu byly před tou strašnou válkou, ale ani ty návrh rozpočtu nezohlednil. Podívejme se prosím tedy teď společně na oblasti, na které státní rozpočet pozapomněl. Začnu situací před válkou. Škrty ve státním rozpočtu, které nyní budu jmenovat, jdou plně na vrub této vlády a pan ministr financí nese za ně a on to určitě ví plnou odpovědnost.